My jsme na výboru pro životní prostředí o tomto diskutovali a také jsme tam přijali usnesení, že žádáme ministerstvo, aby zvážilo možnost znovu se vrátit k vydávání krajských zpráv o životním prostředí pro jednotlivé kraje.

Tady bych chtěl poděkovat kolegům z výboru pro životní prostředí, že tento návrh schválili.

Druhá moje připomínka spočívá v tom, že se ve zprávě nevyskytují žádné údaje o stavu životního prostředí v území, která jsou podrobena nějakému režimu ochrany. Náš stát chrání poměrně značnou rozlohu území v různých režimech.

Další přihlášku do obecné rozpravy nemám.

Ano, děkuji, pane předsedo. Odkazuji na usnesení výboru pro životní prostředí a usnesení, které je přiloženo k tomuto materiálu, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o stavu životního prostředí za rok 2012. Děkuji. Zeptám se, zda chce ještě někdo vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Závěrečná slova... Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 54, přihlášeno je 169, pro 124, proti nikdo. Tento návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím bod 62. Než otevřu bod 63, je tu ještě jedna omluva, a to od pana poslance Korteho ze zdravotních důvodů na dnešní den.